Já eviduji tento návrh.

Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě k programu schůze. Já nejsem nositelem přednostního práva, takže ho nemohu zneužívat. Já dostanu slovo jenom občas. Ale chci mluvit o té situaci, kdy jsem včera slovo nedostal, ale nechci mluvit o sobě, chci mluvit samozřejmě obecně. Jde o formuli, kdy poslanec chce vyjádřit, že hlasoval jinak, než jak je to na sjetině, ale nezpochybňuje hlasování samotné. Tato formule nemá oporu v jednacím řádu. Nemá žádnou oporu v jednacím řádu, přesto se používá často. Včera jsem použil určité formule a pan Stanjura, který zneužil svého přednostního práva, se mě snažil poučit. Poučil mě naprosto špatně. Ano, navrhuji nový bod, který teď odůvodňuji. Ten nový bod se jmenuje Informace vedení Sněmovny o výkladu jednacího řádu, který budu žádat, aby byl zařazen. Je to dostatečně srozumitelné, pane předsedající?